Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, dámy a pánové, abych vás seznámila s nominací klubu hnutí ANO, který opět navrhl do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. A protože se na ustavující schůzi diskutovalo převážně o volbě předsedy, dovolte mi pár slov, kterými naši nominaci odůvodním. Jsme si vědomi, že v prvním kole nezískal Radek Vondráček potřebný počet hlasů, přesto má jednoznačnou podporu našeho klubu. Dle mého názoru byl jednoznačně dobrým předsedou, který svou funkci vykonával svědomitě. Za celé čtyři roky jsem nezaznamenala jedinou výtku ke stylu řízení schůzí, rozhodování a obecně k jeho práci, naopak pozitivní názory často zaznívají i od kolegů z obou koalic. Chtěla bych poděkovat třeba paní místopředsedkyni Kovářové, která se tento názor nebála říct ani veřejně v jednom z televizních diskusních pořadů: